Nechtěla jsem se vracet už k minulosti, ale přece jenom trochu musím. Přes všechnu tu debatu a já chci říct naprosto nekonfliktně a neútočně, že převážně byla korektní, až možná na nějaké výjimky, ke kterým se nebudu vracet.

Já si rozhodně nebudu teď uzurpovat jakékoliv právo, abych to hodnotila.

Mluvil tady ministr zdravotnictví o Švédsku, mluvilo se o Itálii a dalších zemích a já myslím, že kdyby došlo k něčemu takovému v České republice a věřte, že naše vláda by to skutečně nedopustila tak bychom tady asi už vládu v tuto chvíli neměli, to bych jenom chtěla říci, a možná bychom řešili úplně jiná a mnohem horší témata.

Nebudu teď hodnotit. Mám tabulky, mám tabulku podpory tehdy, podpory teď teď to není téma, nechci to prostě vyhrocovat. Já si říkám, kdyby bylo něco, co by bylo inspirativní, naslouchám i názorům, které zaznívají tady v rámci Poslanecké sněmovny i z opozičních lavic, pokud mi to čas dovolil, protože 38 % všech covidových zákonů připravilo Ministerstvo financí.

Další budou následovat.

Děkuji vám.

Přistoupíme k rozpravě podrobné.

Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit ke svému návrhu usnesení, který jsem již představila v obecné rozpravě. Pro připomenutí ho přečtu, není dlouhý: